Já doufám a myslím si, že žádná zásadní důchodová reforma neuvidí světlo světa z důchodové komise, protože jsem její součástí, a mrzí mě to. Ale doufám, že budoucí vláda bude mít ambici, aby dokázala najít toto řešení, ale to řešení spočívá v zodpovědnosti i všech ostatních politických stran, aby byly ochotny se domluvit a slevit.

V přerušené obecné rozpravě budeme pokračovat, až se dohodneme na pokračování tohoto bodu.